21.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Cílem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, dále jen dohoda, která byla podepsána loni v červnu v Tokiu, je umožnit mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, aby nejen uskutečnili až roční poznávací pobyt na území druhé smluvní strany, ale aby si v jeho průběhu mohli i přivydělat na náklady s tím spojené. Jedná se tedy o smlouvu, která je orientována jednoznačně a výrazně na mladé občany obou států, a domníváme se, že z tohoto pohledu je jasným přínosem. Dohody tohoto druhu má Česká republika sjednány například s Novým Zélandem a Kanadou, s Korejskou republikou, s Izraelem, s Chile.

Na nesmluvní bázi pak takový program funguje ve vztahu například k Tchajwanu a v nejbližší době začne fungovat rovněž ve vztahu k Austrálii. Tolik tedy ve stručnosti úvodem.